Nyní budeme hlasovat o návrhu N6, který se týká rovněž řízení před ÚOHSem a vydání rozhodnutí a seznámení účastníků řízení s podklady rozhodnutí. Stanovisko nesouhlasné. Paní ministryně?

Návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat.

Paní ministryně?

Můžete pokračovat.